Opakovaně v průběhu projednávání těchto tří tisků zde zazněla informace o tom, že dosavadní právní úprava reprezentovaná zejména zákonem č. 102/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nejen že nijak nereflektuje technologický vývoj dosažený v předchozích více než 25 letech v této oblasti, ale zároveň představuje právní úpravu, jejíž slučitelnost s primárním evropským právem je stále předmětem přezkumného řízení ze strany Evropské komise. Proto považuji za primární zdůraznit, že po zásazích na úrovni vlády dnes budeme hlasovat o návrhu zákona, který je nejen plně slučitelný s právem Evropské unie, ale především obsahuje komplexní právní úpravu provozování hazardních her v prostředí internetu, tedy tam, kde již dnes se odehrává jeho převážná část. V této souvislosti považuji za nutné na tomto místě zdůraznit, že díky obtížné vymahatelnosti práva v prostředí internetu je zcela namístě, aby návrh zákona obsahoval účinné nástroje boje proti nelegální nabídce těch, kteří se odmítnou podrobit novému regulačnímu rámci. Tímto způsobem budeme schopni zaručit ochranu českých hráčů, dosáhnout zvýšení daňového výnosu z této činnosti pro české veřejné rozpočty, a efektivně postihnout dnes běžně realizovaný nelegální hazard provozovaný na území České republiky. Vzhledem ke zcela zásadnímu celospolečenskému významu regulace této oblasti jsem zde již při zahájení prvního čtení vyzýval k nutnosti podrobit všechny tři předmětné návrhy zákonů důkladné analýze a v jejím rámci posoudit její dopady na společnost jako celek. Zájem na rychlosti přijetí navržené právní úpravy by zde neměl podle mého názoru převážit nad odbornou diskusí v rámci sněmovních výborů. V tomto směru mi dovolte určitou výtku předkladateli, tedy k Ministerstvu financí. Tomu se přes všechny politické deklarace nepodařilo předložit návrh nového zákona v termínu určeném vládou schváleným plánem legislativních prací. Tento termín byl původně stanoven na konec roku 2014. Díky prodlevám na straně předkladatele a ne úplně kvalitnímu způsobu zpracování tak byla vláda nucena původní návrh upravit.

Tuto argumentaci nepovažuji za velmi šťastnou, a podle mého názoru možná i podrývá základy parlamentní demokracie. Právě díky tomuto tlaku pana ministra nebylo možné do návrhu zákona dopracovat celou řadu dalších potřebných instrumentů, které byly ze strany předkladatele odmítány nikoliv pro svou věcnou nesprávnost, ale s odkazem na nutnost renotifikace a možného oddálení vstupu celé regulace v platnost a účinnost. Stačí si třeba přečíst stanovisko Ministerstva financí k předloženým pozměňovacím návrhům, které jsem sám předkládal a které se snažily ve svém důsledku jen ještě více snížit závislost patologických hráčů. To byla podle mého názoru ze strany pracovníků Ministerstva financí téměř vysoká škola protiargumentů snažících se vysvětlit důvody, proč nemohou podpořit tyto mé podané pozměňující návrhy. Díky tomuto přístupu se domnívám, že dnes budeme hlasovat o návrhu zákona, který sice představuje neoddiskutovatelný kvalitativní posun vpřed, nicméně mohl být mnohem lepší, přísnější a také účinnější. Tento zákon měl potenciál získat ve finále známku za jedna. Nyní mi dovolte přistoupit ke konkrétním otázkám, na něž bude i po schválení tohoto zákona potřeba nadále dbát zvýšené pozornosti. Předně bych rád zdůraznil, že Ministerstvo financí bude muset podle mého názoru výrazně přidat v otázce efektivního postihu nelegálního hazardu, který v současné době zažívá bohužel nebývalý rozmach, který zásadním způsobem narušuje řádnou hospodářskou soutěž v tomto odvětví a který zejména a hlavně významně ohrožuje samotné spotřebitele, občany České republiky.

Dosavadní postup Ministerstva financí proti těmto a jiným formám nelegálního hazardu se mi jeví jako ne úplně efektivní.

Nový zákon v tomto ohledu nepřináší žádný posun a je tak zřejmé, že problém nelegálního hazardu v podobě kvízomatů a podobných zařízení provozovaných na území našich měst a obcí bude nadále velmi ožehavý. Druhým bodem, který podle mého názoru stojí za zvýšenou pozornost i po schválení nového zákona, je proces budování centrálního technického informačního systému pro dozor nad provozováním hazardních her. Tento informační systém by měl nejen sloužit k monitorování veškerých sázek, ale zároveň má sloužit ke sběru údajů o všech hráčích hazardních her. Náklady na vytvoření uvedeného systému budou podle odhadu Ministerstva financí dosahovat až několika stovek milionů korun, a tak je podle mého názoru namístě položit si otázku, zda takto nákladný a robustní systém Česká republika opravdu potřebuje a co vedlo předkladatele k myšlence spočívající ve vytváření registru a sběru všech dat o občanech České republiky, tedy nejen patologicky závislých a nebo pobírajících sociální dávky. S těmi nemám žádný problém. Nad rámec této úvahy stojí za povšimnutí, že již dnes Ministerstvo financí vyplatilo externím subjektům veřejné prostředky v řádu milionů korun pouze za přípravu zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. A to prosím vše v situaci, kdy se pan ministr často chválí svou schopností zajistit všechny tyto činnosti svými experty, pracujícími přímo na Ministerstvu financí. Je tedy namístě se pana ministra zeptat, zda je jeho právní tým na Ministerstvu financí schopen Prosím všechny, aby nediskutovali a poslouchali.

V tomto směru je namístě apelovat na pana ministra, aby se řídil aktuálním postojem vlády k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky a rozptýlil panující pochybnosti o nutnosti této veřejné zakázky a způsobu její přípravy ze strany externích subjektů. Na Ministerstvu financí je podle mého názoru přece expertů a odborníků více než dost. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dnes budeme hlasovat o návrhu zákona, který představuje, jak jsem již v úvodu řekl, v mnohém vykročení správným směrem. Z tohoto důvodu budu i já i mí kolegové ze sociální demokracie pro něj hlasovat. Přesto bychom neměli zapomínat na některé aspekty, které jeho přípravu provázely a které v konečném důsledku mohou negativně ovlivnit stabilitu a efektivitu předkládané regulace hazardních her.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.